Nebo když řekne politik: tady by bylo fajn mít rodinné domy, a ony tam pak vznikají.

S faktickou je přihlášena paní zpravodajka Dostálová. Děkuji. Ale já bych chtěla navázat na poslední slova, co říkal pan ministr Bartoš, vaším prostřednictvím, protože to je přesně ono. Vy jste vlastně řekl tu velkou absurditu, která je, že stavební právo je součástí smíšeného modelu. Přece politik zvolený v obci je od toho, aby říkal, že tam chce novou základní školu, že tam chce průmyslovou zónu a tak dále. Jenom ještě k tomu, co říkal pan ministr.

Já nevím, asi potřebovala nějakou dobu, ale v každém případě, než jsem přišla sem do Poslanecké sněmovny, se začínala víc a víc rozvíjet.

Prostě obec se snaží něco udělat a potom se do té systémové podjatosti může dostat čímkoliv.

A za to už byli napadaní, že kraj je systémově podjatý, protože nemůže v této věci rozhodovat, protože podepsal memorandum se žadatelem, a přitom ten žadatel se snažil pouze ozelenit daný kraj.

Děkuji.

A proto se musíme soustředit na tu část územněplánovací dokumentace a na regulační plány, kdy se budoucnost toho území zafixuje. My na tom pracujeme na ministerstvu.

Ona občas vyvolá diskusi už samotná tato studie, která samozřejmě není součástí územněplánovací dokumentace, a jako taková je prostě podkladový materiál pro nějaké politické rozhodnutí, třeba na budoucí změnu územního plánu či vytvoření regulačního plánu v procesu, kde to má být.

Za to děkuju.

Myslím si, že je hrozně velká škoda, že tito pánové už teď sledují naše půtky seshora, že už bohužel nejsou mezi námi, protože by nám možná pomohli.

Možná s tou Finanční správou ne možná, stoprocentně se přece lidé setkávají mnohem častěji než se stavebním úřadem.

Asi nikdo tady nezpochybní argument, že Finanční správa funguje dobře. Ale o tom mluvit nechci. Je to zkrátka jen ohlédnutí a jistá reakce na tady tu debatu.